Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje

Můžu v tomto okamžiku konstatovat, že nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona jako takového, takže bychom navrhovali hlasovat za prvé návrhy úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Tyto však nebyly načteny a předneseny, proto o nich hlasovat nebudeme. Za druhé pozměňovací návrh pod bodem A. Tímto je návrh paní kolegyně Dražilové.

Pak bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku a nakonec bychom hlasovali o předneseném doprovodném usnesení. Děkuji. Mezitím vás všechny odhlásím.

Kdo je proti?

Návrh procedury jsme přijali. Nyní vás prosím, paní zpravodajko, abyste nás provedla hlasováním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Pozapomněla jsem na pana ministra a jeho stanovisko a tímto se mu omlouvám. A samozřejmě také paní zpravodajka by měla říci stanovisko výboru. Takže prosím o stanovisko. Nejprve paní zpravodajka. Výbor tento pozměňovací návrh nedoporučuje. Pan ministr? Nyní tedy můžeme zahájit hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pokračujte.

Pan ministr?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru? Za navrhovatele pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní bychom hlasovali o zákonu jako celku. Až nakonec, až po. Ano, usnesení se bude hlasovat až po případném schválení zákona. Stanovisko? Není potřeba.

Omlouvám se. Takže bych toto hlasování prohlásila za zmatečné. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. U hlasování číslo 7 jsem hlasovala pro, a na sjetině mám zdržela se. Jenom tedy zopakuji, že vzhledem k tomu, že jsem zapomněla přečíst návrh usnesení, prohlašuji předchozí hlasování za zmatečné. Omlouvám se za to, samozřejmě.